V žádném případě. Zopakovala jsem to, co řekl její ctěný pan kolega Jarda Foldyna, a v žádném případě jsem to tak nemyslela.

A nyní pan poslanec Chvojka a pak s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.

No samozřejmě že v rámci trestního práva jsou trestné činy a patří do trestního práva činy, které můžete páchat slovem, jsou to verbální trestné činy. A myslím si, že mají své místo v trestním řádu nejenom České republiky, ale i jiných demokratických právních států. Jsou to trestné činy hanobení národa, rasy či etnické nebo jiné skupiny osob a další. Já si skoro myslím, že jo. Ale to je jenom poznámka spíše akademického charakteru.

Máme tady dva různé postoje nebo dvě různé možnosti toho, jak pokračovat.

Řekla si: Chci být vydána. Chci, abyste mě vyšetřovali. Pak jsme tady měli různé jiné podezřelé, kteří prostě řekli: Chci být vydána, protože si myslím, že nakonec policie, státní zástupci či ve finále soud rozhodnou a ukážou, že já jsem nevinná, a nakonec ty orgány budou za ty, co budou za ty špatné a neprofesionální.

A pak je tady ta druhá možnost, to znamená, já prostě být vydána, vydán nechci, protože z jakého důvodu. Myslím si, že ještě nezazněla. Děkuji ještě jednou a hezký podvečer, vážené kolegyně a vážení kolegové. Zrekapituluji situaci. Jsme v obecné rozpravě.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem ale zareagovat na jinou věc. To máte nepochybně pravdu.

A to opravdu napadlo někoho jenom proto, že paní poslankyně je poslankyní. A imunita jako instrument je tady právě proto, aby poslance chránila před podobnými excesy orgánů činných v trestním řízení. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem tu druhé volební období a také se časem učím.

Já jí to ze srdce přeji. A já jsem si od té doby uvědomil, že máme tady odpovědnost. Odpovědnost skutečně se zamyslet nad tím, jestli toho člověka vydáme, nevydáme. Já jsem se potom opakovaně paní Zuzaně omluvil, protože z mé strany to bylo pochybení.

Děkuju. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji.

Já jsem tady taky nový poslanec, umím odlišit situaci, když nějaký politik jede v podnapilém stavu, spáchá nehodu, tak ho vydám.

Budiž důkazem, že mandátový výbor, jak jsem se ujistil, jednomyslně hlasoval proti. Prostě že poslankyni nevydáme.

Máme tam důležité body.